Děkuji a poprosím pana vicepremiéra Jurečku s faktickou poznámkou...

Děkuji moc, pane místopředsedo. Teď bych jenom ještě úplně poslední otázku a odpověď.

Pan vicepremiér vidím, že chce reagovat.

Děkuji. Žádná další faktická není...